Od začátku jsme ji odmítali a měli jsme pravdu.

Ministerstvo zahraničních věcí nás nemůže limitovat koncepcí, kterou vládní politika realizuje.

Na druhé straně platí, že je dobré, když svoje stanoviska koordinujeme.

Pro tuto chvíli je to za mě všechno.

Prosím, máte slovo.

Děkuji.